Já děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se zde vyjádřila ke stavu legislativní nouze. Není žádný důvod schvalovat tento zákon a jeho novelu ve stavu legislativní nouze, a to z těchto důvodů. Také vytváří prostředí, ve kterém v pozadí za ochranou zdraví či bezpečnosti jsou ohrožena lidská práva garantovaná ústavou, a proto je potřeba mnohem delší diskuse než schvalovat tento zákon ve stavu legislativní nouze. Navíc zákon, který podle nás není vůbec potřeba.

Proč tedy potřebujeme tento zákon, přinejmenším kontroverzní, schvalovat urychleně ve stavu legislativní nouze?

Je to zákon o ochraně veřejného zdraví a krizový zákon.

Vláda dokonce navrhuje, aby možnost vydávat různá proticovidová opatření platila i pro Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra.

Člověk, kterému takovéto oznámení přijde, dle novely může požádat orgán ochrany veřejného zdraví o prošetření důvodnosti tohoto nařízení, a to písemnou formou do tří pracovních dnů, kdy následně dojde k prošetření.

A tak se ptám, jakým způsobem chce vláda zajistit, že toto nepovede k zneužívání, že lidé nebudou dostávat hromadná plošná oznámení o karanténě či izolaci? Jak lze zajistit, aby tímto nedošlo k dalšímu zahlcení systému a fakticky následně spíše k prodloužení tohoto procesu oznamování a ke vzniku všeobecného chaosu?

A je to další důvod, proč neplatí stav legislativní nouze pro tento případ. Bude moci kdykoliv zavírat venkovní sportoviště či koupaliště.

To by mělo za následek pouze jediné, že značná část společnosti je nebude dodržovat. Zákonná nařízení se většinou respektují pouze tehdy, majíli logiku.

Ten má stanovovat jen podmínky, za kterých je možné takový stav vyhlásit.

Ano, je třeba se připravit, ale rozumně a ne narychlo upraveným protiústavním zákonem, navíc urychleně projednávaným ve zkráceném řízení. Vláda by proto měla zapomenout na snahu novelizovat tuto normu svěřující absolutní nekontrolovanou moc do rukou jednoho politika vládnoucí koalice, a to bez možnosti efektivní právní obrany občanů proti jejímu zneužití a bez jakékoliv revize vydaných opatření a trvání stavu pandemie v čase a měla by připustit jen jeden kvalitní zákon zákon o ochraně veřejného zdraví. Tedy aby zde byla právní norma obecná pro všechny diagnózy stejně nebo obdobně, aby byla jasně daná kompetence orgánů hygieny jako odborným autoritám státní správy. Jde o naprostý právní paskvil, který umožňuje hrubé a historicky nevídané zneužití politické moci. Neshledávám žádný důvod projednávat a schvalovat tento zákon ve stavu legislativní nouze. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, paní poslankyně. I ve vašem případě díky za dodržení času. Další přihlášenou s dvěma přihláškami je paní poslankyně Marie Pošarová a připraví se pan poslanec Jan Síla. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vláda může stav nouze zneužívat, a proto dnes k vám hovořím. Co znamená pro český stát aktuální režim legislativní nouze? Jak jeho mantinely definoval Ústavní soud a může podle právníků negativně ovlivnit proces přijímání zákonů v Česku? Kvůli riziku dočasného omezení demokratických principů ve státě je ale třeba hlídat i to, zda ho vláda nezneužívá pro vlastní účely.